Dneska je 26. tuším září, to znamená, již 24 dnů platí toto ustanovení, to znamená, že jakýkoliv živnostník, podnikatel, který prodává bazénovou chemii, dopouští se porušení nebo nerespektuje toto nařízení. Takže tolik jenom jsem chtěl k této problematice. Jsou tam dva nebo jeden pozměňovací návrh, který se opravdu týká jenom legislativně technické úpravy a samozřejmě také změny účinnosti, protože se předpokládalo, že stihneme schválit tuto novelu do toho data 2. září.

My tady máme dva poslance Babiše Babiše Miloše a Babiše Andreje.

Děkuji pěkně. Děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Prostřednictvím pana předsedajícího ano, máte pravdu, pane poslanče Hájku. Budu si dávat pozor na rozlišení, měl jsem samozřejmě na mysli Babiše Andreje.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jelikož pan zpravodaj už mnohé řekl, tak zkrátím své vystoupení a sdělím jenom, že k tomuto návrhu jsou pouze dva pozměňovací návrhy jeden je legislativně technický, druhý je o dni vyhlášení, takže samozřejmě s oběma souhlasím a navrhuji, aby Sněmovna vyslovila s tímto zákonem souhlas ve třetím čtení. Já vám děkuji. Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, tak jsem obdržel požadavek na odhlášení, takže já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opětovně do systému. A nyní prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil a seznámil nás s procedurou hlasování. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, jak tady sdělil pan ministr. Pozměňovací návrhy jsou dva, to znamená oba dva jsou pod písmenem A. První se týká oprava legislativně technické změny § 12 a ta druhá se týká, jak jsem sděloval, změny termínu účinnosti, kdy místo pevně stanoveného data se navrhuje, aby tento zákon nabyl účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení.

Dobře, takže postupně. Já se táži, zda je někdo proti takto navrženému postupu hlasování, abychom hlasovali pozměňovací návrhy společně. Námitku nevidím, v tom případě to považuji za schválené. Pan ministr?

Je to hlasování číslo 268, přítomných poslanců je 132, pro tento návrh bylo 131 poslanců. Návrh byl přijat. O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já